Já tady stejně jako Jiří Dolejš potvrdím, že nejsme soud, nebo i to je moje myšlenka. Jsme ve fázi, kdy bylo ukončeno prověřování, což je jedna část trestního řízení, což znamená větší míru jistoty, že mohl být spáchán trestný čin. Vyjadřuji se tak velmi opatrně schválně, aby to bylo i právně čisté.

Byl jsem stručnější, protože Jiří opravdu vyčerpal všechny možnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji a pokročíme k obecné rozpravě. Ještě předtím oznámím, že paní poslankyně Kovářová má kartu 82, paní poslankyně Lorencová 80, paní poslankyně Maxová 84 a pan premiér má 83. Takže otevírám obecnou rozpravu a mám zde zatím tři přihlášky. První přihláška pana poslance Babiše, potom přihláška pana poslance Faltýnka a po nich pan místopředseda Gazdík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Takže dobrý den všem, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Že se nejedná o další účelový proces, který má ovlivnit nadcházející parlamentní volby? Že celá kauza Čapího hnízda je jenom Kubiceho zpráva dvě?

Fakt si to myslíte?

Ale řada z vás mě určitě na základě pouhých osobních antipatií už dopředu odsoudila a vydala k trestnímu stíhání, aniž by si vyslechla jakékoliv faktické argumenty. Dovolím si na úvod upozornit, že Poslanecká sněmovna se usnesla, že při svém rozhodování vyčká na vyjádření OLAFu. Kde je vlastně ta škoda, komu vznikla škoda? Ale OLAF to neříká. Ani ROP to neříká! A z veřejně dostupných informací vyplývá, že OLAF v kauze Čapí hnízdo má rozhodnout až ke konci tohoto roku. Já se tedy ptám: Nenastartoval policista Nevtípil svou žádostí útok proti mně tak, abych neměl čas na předvolební kampaň?

Panu Sittovi byla jeho firma ukradena. A to za přispění orgánů činných v trestním řízení, kde dozor vykonávala státní zástupkyně doktorka Máchová a policejním orgánem byl pan Nevtípil. Paní Máchová je trestně stíhaná v takzvané kauze Beretta. Nejedná se o nějaké moje domněnky, ale o konstatování Vrchního soudu v Praze, který ve věci rozhodoval. Tyto věci připomínám jenom proto, že místní příslušnost orgánů činných v trestním řízení v kauze Čapí hnízdo není úplně jednoznačně daná. Tyto orgány mají navenek přece vystupovat tak, aby nevznikly žádné pochybnosti o jejich podjatosti. Pokud místní příslušnost k trestnímu řízení ohledně kauzy Čapí hnízdo nebyla zcela jasná, tak přece orgány činné v trestním řízení měly udělat vše pro to, aby nevznikla pochybnost o nestrannosti. A já se ptám: Skončila tato kauza opravdu zcela náhodou u policisty Nevtípila? Já o tom silně pochybuju. Mé závěry o účelovosti celé kauzy jsem si potvrdil, když jsem si přečetl žádost o mé vydání k trestnímu stíhání. Mimochodem je zajímavé, že samotná žádost byla tento týden v médiích v plném rozsahu zveřejněna. Její kopii měla média od počátku k dispozici a takzvaně mě zkoušela, zda ji znám. Ale já sám jsem musel čekat dvacet dnů, abych si ji mohl alespoň přečíst. Dnes už je ta žádost tedy na internetu dostupná, a proto se k ní můžu veřejně vyjádřit. Policejní orgán v ní před poslanci zamlčuje důkazy, o kterých vím, že mu byly předloženy. V žádosti se mluví o takzvaně fiktivních smlouvách. Fiktivní smlouva je taková, která fakticky neexistuje. Ale policie k těm takzvaným fiktivním smlouvám obdržela jejich originály, podepsané předávací protokoly k akciím a taky bankovní doklady o zaplacení ceny akcií bankovním převodem. Všechny tyto zásadní důkazy, které policie má, před Poslaneckou sněmovnou zamlčela. Za druhé. Absurdní. Tak to je úplná lež a navíc bizarní představa.

Je tam řada překlepů.